Kolegice i kolege, mi sad nastavljamo sa radom o Konačnom, o izjašnjavanju o amandmanima, no prije toga pozdravimo učenice i učenike Klasične gimnazije Ivana Pavla II. iz Zadra koji nas gledaju sa galerije. … [[Pljesak.]] Dakle, ja molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, to će biti državna tajnica u Ministarstvu uprave, gospođa Josipa Rimac i krećemo sa amandmanom jedan. Izvolite, poštovani zastupnik Grmoja. Poštovani podpredsjedniče, tražim stanku u ime Kluba MOST-a, kako bismo se konzultirali znači o nastavku ovog izjašnjavanja o amandmanima.

Pokušavate lomiti preko koljena, donijeti Zakon jer je predsjednica najavila da mora do kraja ovog tjedna, najdalje u ponedjeljak, raspisati izbore za Europski parlament, i vama je samo bitan novac. Želite doći do što više novca, i niste ovako ekspeditivni ni brzi kada se radi o Zakonima koji idu u korist naših građana, kada se govori o ovršnom zakonu, kada se govori o reformi pravosuđa, kada mi zahtijevamo reformu javne uprave, uostalom ostavili smo vam akcijski plan poštovana državna tajnice u Ministarstvu uprave, koji bi omogućio da u konačnici dođe do kvalitetnije javne uprave, do manjeg broja zaposlenika, da se u toj javnoj upravi zna što radi konkretno svaki čovjek, koliko je uspješan u obavljanju svoga posla, a u konačnici i ono što zahtijevamo i smanjenje broja gradova, općina, smanjenje broja političara, i na lokalnoj, i na lokalnom nivou, ali i na državnom nivou, uostalom uputili smo u proceduru, mi samo o tome ne govorimo, nego mi radimo, uputili smo u proceduru izmjene izbornog zakona, međutim te izmjene nikako da dođu na raspravu, i ovdje se pokazuje da je vama samo bitan novac, da želite pod svaku cijenu potrošiti što više novca na izbornu promidžbu, a ne želite mijenjati one stvari koje je potrebno mijenjati u Hrvatskoj.

Gospodine podpredsjedniče Sabora i predsjedniče Odbora za Ustav, vi ste povrijedili članak 236. Poslovnika Hrvatskog sabora, jer na moj zahtjev da se sazove sjednica Odbora i da raspravi povredu Poslovnika, a vezano uz ovaj navedeni Zakon i amandmane, niste sazvali sjednicu Odbora za Ustav, i sam ste odlučili da se sjednica Odbora neće sazvati. Dakle, vi kao jedan član, kao predsjednik, ne možete samostalno odlučiti da Odbor se neće sastati i da nije ovlašten raspravljati o mojoj povredi Poslovnika. Ja mogu to odlučiti i to sam u nekoliko navrata ranije napravio, primjerice nema kolege Bauka, kad je on tražio povredu Poslovnika, a nije se radilo, dakle, o samom biti instituta povrede Poslovnika, nego se radilo o nekoj stvari vezano uz Zakone i tako dalje, on je to prihvatio i to je normalna praksa, prema tome, vi to znate da to je tako jer ste i član sam sa ovaj Odbora za Ustav, Poslovnik, prema tome, ovaj, vi na Odboru za Ustav i Poslovnik ništa niste imali po tom pitanju za reći, prema tome, ovaj, ja sam tako postupio. Naravno da vi možete uvijek reagirati na Zakon, bilo u obliku amandmana, fala bogu ima ih sad negdje 900, možete ako mislite da sam ja postupio krivo možete, ovaj, ili da je Zakon protuustavan, naravno možete se obratiti i Ustavnom sudu, postoje mehanizmi naravno djelovanja. Izvolite kolega Bulj, vi ste digli isto povredu Poslovnika? Povrijedili ste članak 336., jer profesor Podolnjak kao zastupnik je na proceduralni način zatražio da se sazove sjednica, sjednica nije apsolutna sazvana i vi nemate to autonomno pravo u ime svih nas zastupnika, vi ste u odboru također zastupnik bez obzira što ste predsjednik, vi ste isti među jednakima, i smatram da ste prekršili Poslovnik.

Ja sam kolegi Podolnjaku odgovorio, isti odgovor vrijedi i za vas. Dakle, idemo na Klub zastupnika, prvi amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite kolega Lenart. Vezano je uz ovaj Zakon, uz ova sredstva koja se povisuju za izbornu kampanju, jer smatramo da Hrvatska demokratska zajednica ovdje pokušava sebi olakšati kampanju, da bi što više glasova dobila, kako bi pokazala kako eto oni su najpoželjniji, najbolji u ovoj državi, kako ih vole birači, što nije istina jer smo vidjeli na izborima u Lici da su dobili duplo manje glasova.

sad ćemo po treći puta pokušati ovaj, dakle prvi amandman je Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, i jednakih 12 amandmana identičnog sadržaja. Izvolite kolega Bunjac. Hvala lijepa podpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, tražim stanku u trajanju od deset minuta kako bi se unutar Kluba još jednom konzultirali o činjenici da se ovim Zakonom želi višestruko povećati sredstva koja se daju političarima, osobito ova za Euro parlamentarne izbore, i to u trenutku dok u Hrvatskoj otprilike 1/5 građana živi u siromaštvu, kada, među kojima i nekoliko stotina tisuća djece koja kako pokazuju analize Ekonomskog instituta nažalost nemaju čak niti odjeću, nemaju niti vlastiti krevet, a kamoli da bi imali mogućnost, ne znam pristupiti internetu, telefonu, da bi mogli ići na nekakve sportske aktivnosti, izlete, maturalna putovanja, ili da bi eventualno mogli imati svoju sobu gdje bi u miru mogli učiti.

Kako je prvih 12 amandmana identično, molim da se očituje o njima. Dakle, prvi je amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, tko će u ime… Što se tiče očitovanja po amandmanima, znači, za predloženi amandman ne prihvaća se iz razloga jer je referendum oblik političkog djelovanja građana, stoga smatramo primjerenim da se financiranje referenduma uredi istim zakonom kojim se uređuje i financiranje ostalih političkih aktivnosti.

Međutim, ovo je potpuno pogrešan naziv zakona. Ovaj zakon bi se zapravo trebao zvati lex od 4 milijuna kuna za HDZ i partnere za izbornu promidžbu za izbor članova u EU parlament. To je stvarni naziv ovoga zakona jer ovaj zakon mora stupiti na snagu prije raspisivanja izbora za EU parlament koji će raspisati predsjednica republike i zbog toga po ovoj super brzoj proceduri. Od jučerašnje rasprave, današnjeg izjašnjavanja o stotinama amandmana, sutrašnjeg glasovanja. Ovaj zakon mora se hitno slati na potpis predsjednici republike, pa u Narodne novine, pa biti objavljen, da bi stupio na snagu prije nego što u ponedjeljak predsjednica raspiše izbore. Iz jednog jedinog razloga što se ovim zakonom predviđa da za predstojeće izbore za EU parlament se neće trošiti kao do sada, 1,5 milijun kuna, nego će se moći trošiti 4 milijuna kuna. HDZ-u i partnerima nedostaje novac kojim žele uljepšati sliku koju ne mogu uljepšati pred ove izbore [[Upadica: Hvala.]] i uvjeriti građane.

Ovdje se pomiješalo u ovome zakonu, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe sa referendumom. I sad još u biti vršite udar, uz ovo što ćete dignuti novac za 2 milijuna kuna, 2,4 milijuna kuna, da možete trošiti, da možete postizati rezultate, da možete imati kampanju, janjičarsku, kupujući janjce, vi ste na ovaj način i tako kupujući birače, vi ste ovaj zakon lex šuška, jer ovdje se radi samo o šuškavici, ovo je apsolutno jedan zakon koji, referendum je išao s ovim je udar na ono što već Kuščević radi cijelo vrijeme. Naravno da je ovdje mozak operacije Vladimir Šeks, koji bi htio referendumske inicijative pokopati, on je grobar referendumskih inicijativa, on je napisao kao ustavotvorac jedan Ustav, u biti, on je grobar hrvatske demokracije, on je ponizio ovaj visoki dom, on je ponizio narod koji je prikupio potpise za izmjene Izbornog zakona i ostale inicijative, znači ovo je nastavak jedne grobarske politike da kršeći Ustav gdje narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika, ovdje predstavnici apsolutno nemaju nikakav utjecaj ni kao saborski zastupnici i neposredno odlučivanje, tj. izravno odlučivanje, ovim zakonom mi miješate svoje šuške sa referendumom di otežavate referendumske inicijative i onako na taj način treba odmah izbaciti, naravno, da je nepotrebno miješati referendum i političke stranke, jer voljom većine, iz volje naroda proizlazi i ovaj parlament, prema tome, ovo je katastrofalan prijedlog zakona lex šuška [[Upadica: Tražite glasovanje?]] Samo se radi o novcu.

Ne mora biti od nekog iz MOST-a, može biti i neke drugog kluba zastupnika. Ovaj prijedlog zakona koji uređuje političke aktivnosti i financiranje izborne promidžbe je zakon koji mi već imamo na snazi, koji ima čak i jednaki naziv, osim referenduma. Dakle, da građani znaju, ovdje se ne radi o nekom području koje nije uređeno. Mi ćemo dakle, i ove izbore za EU parlament imati uređene po postojećem zakonu, stoga nije bilo potrebe da ovaj zakon stupa na snagu jednog dana nakon objave. On je, pa i čak po prijedlogu Vlade, prije amandmana Odbora za zakonodavstvo kojeg vi podržavate, trebao stupiti normalno negdje tijekom predstojećih izbora i ne primjenjivati se od prije izbora, kako bi se povećala sredstva za financiranje stanaka za izbore za EU parlament. I da imate imalo političke osjetljivosti, ne biste forsirali ovaj zakon mimo svih demokratskih parlamentarnih procedura, mimo dobre parlamentarne prakse, da se zakon raspravi, da stupi na snagu kako zakoni moraju stupiti na snagu i da se primjenjuje nakon ovih izbora, odnosno početkom druge kalendarske godine, kako ne bi utjecao na izborne promidžbe.

Malo prije je kolega Bulj rekao da se ovdje radi o kruškama i jabukama pa bih ja htio skrenuti pozornost na potrebu pismenosti, općenito, znači ne samo u Hrvatskoj danas i općenito u svijetu živimo u vremenu emotikona itd. i pismenost je poprilično ono, rekao bih ugrožena. Međutim, u ministarstvima postoje ljudi koji primaju plaću da bi svaki zakon uredili, imamo tehnički, je li tako, koliko ja znam, a znam da se tu radi o tome da se svaki dokument učini, hajmo reći, što neprobojnijim, da bude što manje dvosmislenosti itd. Kada donosimo zakon o kruškama, onda bi bilo logično da se taj zakon zove Zakon o kruškama, a kada donosimo zakon o jabukama ili ne znam, o trulim jabuka bi bilo logično da se zove zakon o ili recimo Zakon o dopunama i izmjenama Zakona o trulim jabukama. Ali, ako donosimo zakon o kruškama, a zovemo ga Zakon o kruškama i trulim jabukama, onda smo nepismeni. Ili smo polupismeni, recimo. Znači zbog toga ovaj amandman i zbog toga, pa hajmo reći nekakav apel da se možda malo više čita jer ljudi koji čitaju su pismeniji, pa se znaju ljepše izražavati, pa znaju i bolje pisati i onda možda apel i ovim čuvarima državnih zareza u ministarstvima, da pripaze na to da svaki puta kada se izražavaju, da budu konkretni i da ono što komuniciraju bude jasno. Zahvaljujem kolega Runtić. Prelazimo na 5. amandman zastupnika Slavena Dobrovića. Dakle, mi smo donijeli, predložili ovaj amandman ne bi li smo skrenuli pažnju na ono što je bitno, naime, nevjerojatno je da mi danas, evo nekoliko dana prije nego što će se raspisati izbori za EU parlament, donosimo zakon kojim se podiže suma novaca predviđena za financiranje, dakle, na 4 milijuna kuna, dakle sa 1,5 milijuna kuna. Nije li dobro zapitati se, kako to da je sve više novaca potrebno uložiti ne bi li smo uljepšali sliku, dakle radi se o čistom uljepšavanju slike jer dojam o politici i političarima je dovoljno loš da mladi prelaze granicu i to mladi, obrazovani, mladi sa obiteljima i to bi nama trebao biti fokus, međutim to nije fokus. Mi imamo mnoge resore gdje se ne čini ništa. Govorimo o apsorpciji europskih novaca, međutim novci stoje u jednoj velikoj kasi, javni pozivi se ne raspisuju, vrijeme prolazi, obveze ostaju, ja se pitam, tko će biti odgovoran za to? Tko će biti odgovoran za to što se ništa ne čini po pitanju, recimo, mjera održivog razvoja i gospodarenju otpadom gdje gradovi i općine uporno, tj. oni čekaju da se nešto desi, ništa se ne dešava, a mi ovdje, evo u kratko vrijeme, kad se državni aparat ustroji, sve se može napraviti ne bi li se lako, legalno financirala, dakle kampanja i to u uvjetima kada [[Upadica: Zahvaljujem.]] naši mladi prelaze granicu. Prelazimo na 6. amandman. Poštovanog zastupnika Ante Pranića. Nije nazočan. Prelazimo na 7. amandman poštovane zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić. Nema je. Prelazimo na 9. amandman poštovane zastupnice Sonje Čikotić, izvolite. Prvo moram izraziti jedno žaljenje da Vlada uopće nije potrudila se smisliti, poslati smisleno obrazloženje ovog prve izmjene našega članka ovoga zakona. Slažem se da zakon ne bi se trebao zvati Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, nego Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Ono što je bitno naglasiti je da ovaj Vlada, kada je njoj nešto u interesu, onda za 7 dana nešto dolazi na dnevni red.

Isto tako, iz ovog vašeg resornog ministarstva, bio je previđen u prvom kvartalu 2017. godine da izađe Zakon o agencijama koji smo ostavili u ladicama Ministarstva uprave. Nije vam u interesu da se uredi područje kako će djelovati javne agencije. Vama nije u interesu ni provođenje reforme javne uprave jer od ukupno 880 milijuna kuna, vi ste na dan 31. 12. 2018. iskoristili svega 17 milijuna kuna. Isto tako moram reći da nije isto djelovanje političkih stranaka i djelovanje onih referendumskih inicijativa koje dolaze od građana. Mi ne možemo na isti način, u istom zakonu regulirati zapravo inicijative koje dolaze od strane građana jer građani se ne financiraju javnim novcem. Ono što ova Vlada želi je jednostavno, više vam nije dovoljno 1,5 milijuna kuna da bi prodavali po cijeloj Hrvatskoj izbornu maglu nego vam treba 4 milijuna kuna. Prelazimo na 10. amandman poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva, izvolite. Dakle mi ovim 888 amandmana želimo upozoriti hrvatsku javnost dakle šta se smjera s ovim zakonom koji je donesen mimo Poslovnika i hrvatskog Ustava. Dakle cilj je jasan, dodijeliti više novaca određenoj stranci za izbornu promidžbu u RH. I to je u situaciji kada se cijelo vrijeme Vlada opravdava da nema novaca za profesore, za profesorske plaće, kada nema novaca za bolesnu djecu i zapravo mi sad šaljemo poruku dakle za sve aktivnost koje su nasušno potrebne hrvatskim građanima, nema novaca samo ima novaca za političke stranke tj. određenu političku stranku. Meni nije jasno zapravo zbog čega ste išli u izmjene ovog zakona kad vi imate svoje mjere financiranja dakle poznato je da g. Mamić bio je dugogodišnji financijer vaše stranke, on se sad nalazi u drugoj zemlji ali ti tokovi novaca i dalje mogu dakle teći i zapravo je ovo jedan dakle zakon koji šalje poruku hrvatskoj javnosti, u ovoj državi su važne samo stranke, samo političke stranke i to određene. Samo ću podsjetiti da je MOST prije točno 2 g. svojim amandmanom ukinuo političkim strankama 15 milijuna kuna i dodijelio je hrvatskoj znanosti tj. Zakladi za znanost i da je to jedna poruka koju mi šaljemo a ovo je poruka koju vi šaljete, tražim glasovanje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sladoljevu.

Dakle pred nama je ponovno jedan zakon kojim pokazujete, imate namjeru pokazati svoje mišiće, vi ćete ga pokušati izglasati, vjerojatno ćete ga izglasati uz pomoć svih onih koji vam daju podršku bez obzira šta su prodali dušu, zbog toga i iznevjerili one koji ih izabrali. Dakle nama nije namjera opstruirati ovaj zakon već upozoriti da nema smisla i dalje trošiti na ovakav način kao dosada novac naših građana, upozoriti da nije poštovan niti Poslovnik, niti je poštovan Ustav, donosite zakon koji je suprotan djelovanju, koji stupa na snagu suprotno onome kakve su zapravo uobičajeni ustavni rokovi i stvarni zakon je samo pokazati još jednom sa dodatnim upucavanjem 2,5 milijuna kuna da je HDZ najpoštenija, najpametnija i najljepša stranka na hrvatskoj sceni ali građani to vide, nadam se da će vidjeti, nadam se da će vidjeti s kolikom revnošću rješavate puno drugih stvari u Hrvatskoj koje bi zapravo mogle poboljšati život naših građana, posebice naše djece. Građani će vidjeti koliko vremena zapravo treba za neke druge zakone kao što je Obiteljski zakon, kao što su zakoni koji će pomoći da na kraju neka djeca imaju možda malo bolju budućnost nego što je imaju sada. Sporost onoga što danas čini u Hrvatskoj, vaša administracija, čini samo puno jasnije zapravo i pokazuje sliku da vam naša djeca i naši građani nisu bitni i vama je zapravo jedino bitno da oni koji neće za vas glasati spakiraju kofere i odu iz ove zemlje. Tražim glasanje o ovome amandmanu. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ines Strenja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Jasno je o čemu se ovdje radi. Kao što je rekao kolega Bulj, neki ovaj zakon zovu lex Kuščević ali može ga se slobodno nazvati lex šuška jer ovdje je pitanje jedino novca, ovdje je pitanje jedino para koje se HDZ želi dokopati što prije, jasno je da je na Odboru za zakonodavstvo što je rekao kolega Podočnjak, donesena jedna odluka da zakon stupa na snagu odmah po objavi u Narodnim novinama ili dan nakon, znači prije nego što Predsjednica raspiše izbore, vjerojatno možda i danas odnosno možda sutra ili u ponedjeljak, ne znam, vjerojatno su oni u dosluhu, g. Plenković i sama Predsjednica, znači žele donijeti ovaj zakon i onda sebi samim time povećati sredstva za izbornu promidžbu. Vidimo da se njihovi koalicijski partneri poput HNS-a već u ovom trenutku znači reklamiraju putem jumbo plakata, obilazio sam ovih dana Hrvatsku, možemo župana Matiju Posavca vidjeti gotovo kako sa svih strana nam želi reći kako je njegova županija najuspješnija u Hrvatskoj, želi poslati građanima poruku da se glasuje za njih ali ono što nas sve zabrinjava, problemi hrvatskih građana, neefikasno i korumpirano pravosuđe, neefikasna i javna uprava, ništa od toga se ne rješava ali kad treba sebi povećati novac za izborni promidžbu onda to ide ovako. Možda mi nećemo uspjeti zaustaviti HDZ da donesu ovaj zakon prije nego što Predsjednica raspiše izbore ali ćemo se barem boriti, pokazali smo ovdje i danas u Hrvatskom saboru da je MOST jedina istinska opozicija koja pokušava upozoriti na ovaj problem i zaustaviti HDZ. Prelazimo na 13. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

stoga smatramo primjerenim da se financiranje referenduma uredi istim zakonom kojim su uređene i financiranje ostalih političkih aktivnosti. Zahvaljujem. Budući da je od 13.-24. amandmana istovjetan sadržaj, molim državni tajnicu da sjedne na svoje mjesto, pa ćemo ju pozvati kad ponovno bude očitovanje. U ime kluba, izvolite, poštovani kolega Podolnjak. Zahvaljujem. Moram reći radi javnosti, a nikad se ne razbacujem teškim riječima, da ovo što se događalo od jučer ujutro do sada, da je flagrantno kršenje Ustava i Poslovnika HS-a jer sam nakon amandmana Odbora za zakonodavstvo tražio da se sastane Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog kršenja Poslovnika HS-a i Ustava RH. I po prvi puta u 3 godine otkad sam zastupnik u HS-u potpredsjednik HS-a i istovremeno predsjednik Odbora za Ustav je odlučio sam da neće sazvati sjednicu Odbora za Ustav temeljem odredbe koja nalaže da to mora učiniti, da odbor mora zauzeti stav o kršenju Poslovnika. Dakle, nešto nezamislivo, ovaj predloženi zakon nema odredbe i obrazloženja, zašto ima povratno djelovanje, zašto će se zakon donijeti sa rokom stupanja na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama, protivno onome što nalaže Ustav. Protivno odredbama ovoga Poslovnika. I umjesto da Odbor za Ustav u kojem su i predstavnici drugih stranaka, o tome raspravi i odluči, predsjednik odbora je čak odbio sazvati sjednicu i rekao da odbor nije ovlašten o tome raspravljati. Sam je uzeo ovlast umjesto svih članova odbora. U 3 godine koliko sam zastupnik i član tog odbora, a bio sam i predsjednik, to se nikada nije dogodilo.

Izvolite kolega Bulj. Treba doći do 2,5 milijuna kuna da se može kupiti ovo janjaca što je ostalo, tj. pomesti dolje, poglavito kao što je bilo u Lici, vidjeli smo, više je bilo ministara nego, iza svake bukve, jučer sam rekao, pojavljivao se ministar.

Bio je Emil Tedeschi koji bi trebao napokon i vratiti novac .../nerazumljivo/... za oružje koje je uzeo, pa evo, on je dobar imao sa HDZ-om, premijerom, hvali ga, on je, potpredsjednik zna, ja sam dizao i kaznene prijave zbog toga novca, on je tada bio i zamjenik ravnatelja, nikada nije vraćene pare za naoružanje koje je Emil Tedeschi posudio za obranu cetinskog kraja, što je sramotno i svi oni koji su bili u sustavu mogu se stidjeti što su štitili one koji su uzeli novac. Neka pokaže račun kad ga je vratio, pa evo. Kad govorio o ovome, lako ćete vi naći za kampanju novac. Ima obaveznika prema vama kolko oš. Koji su stekli carstva kad je krv prolivala. Kad je oružje bilo potrebnije od kruha. Milijun i pol maraka u kamatama, sad je 17 milijuna eura. Nemaju osnovnih potreba, škole prokišnjavaju, nemaju prijevoz osiguran, nemaju udžbenike, Zelovo nema vodovod, Ogorje, pola Dalmatinske zagore, pa lako je nać sponzore. Međutim, vama je bitnije protupravno provući ovaj zakon za lex šušku, za ova 2,5 milijuna nego se obračunati [[Upadica: Zahvaljujem.]] s onima koji su opljačkali Hrvatsku. Izvolite. Zahvaljujem. Jučer smo raspravljali o prijedlogu zakona i bila je ovdje gđa. državna tajnica i htjeli smo postaviti veliki broj pitanja upravo oko financiranja referendumskih aktivnosti i da tome nije mjesto u ovom zakonu nego u Zakonu o referendumu, koji će uskoro biti na e-Savjetovanju. I zamislite što se dogodilo, dakle, ovo je tijekom cijele rasprave bila državna tajnica i kada je rasprava završila i nakon završnih izlaganja u ime klubova, nakon svih replika, došao je ministar Kuščević u HS. Ja u ove 3 godine nisam doživio situaciju da se raspravlja o nekoj točki, da tijekom rasprave su državni tajnici i da rasprava završi i tada dođe ministar i pita državnog tajnika ili državnu tajnicu, reci mi kakva je bila rasprava. Umjesto da mi postavimo g. ministru pitanja i dobijemo odgovore, pa možda ne bi bilo neko kod amandmana, on je došao nakon rasprave, doslovce minutu nakon završetka i mi smo bili uskraćeni postaviti bilo koje pitanje na koje bi on mogao odgovoriti. Meni kao zastupniku tako nešto je apsolutno neprihvatljivo i moram to reći hrvatskoj javnosti, i zbog toga i o amandmanu koji se odnosi na referendumske aktivnosti ne prihvaćamo ga i zato tražimo glasovanje o navedenom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Robertu Podolnjaku. Hvala vam lijepo gospodine podpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a da se konzultiramo o daljnjem tijeku i glasanja i stavova u odnosu Zakona o financiranju političkih stranaka, s obzirom da se ovdje evidentno radi o jednom pokušaju koji hrvatski građani, duboko sam uvjeren prepoznaju, da se pokuša ... [[Govornik se ne razumije.]] kampanja, uvesti više novca, i ljudi su ogorčeni time da HDZ preko noći diže limit kampanje sa milijun na četiri milijuna kuna. Ja mislim, niti da je to ispravno, niti da bi to tako trebalo biti, niti je smiješno slušati predsjednika Hrvatskog sabora kada ponižava ministricu Žalac umjesto da kaže da bi trebala podnijeti ostavku, sve to skupa se uklapa u jedan, ja bih rekao vrlo čudan svijet politički koji danas vlada u Hrvatskoj, gdje predsjednik Vlade Andrej Plenković na pitanje da li ministrica Žalac treba otići, odgovara HDZ će dobiti 5 mandata na, na izborima. Kakve to veze ima jedno sa drugim? Znači, to uopće nema nikakve veze jedno sa drugim. HDZ je 30 godina pobjednička stranka, prvo to je netočno, ne, znači od 30 odnosno 28 godina, od 29 godina, HDZ je na vlasti doduše, nažalost, 21, ne, a ipak su bile dvije koalicijske Vlade od osam godina, tako da ni to točno ne govori. Tako da s te strane, moramo se jednostavno konzultirati o ovoj količini amandmana koji su ovdje predloženi kako bi se onemogućio nasilnički, kako bi se onemogućio nasilnički postupak hrvatske Vlade koja preko noći želi izmijeniti jedan vrlo važan Zakon, i toliko, toliko o tome koliko podcjenjuju Hrvatski sabor, mada meni nije žao što je državna tajnica, ali gospodina Kuščevića nema, znači on se izgubio.

Nadam se da vas kolege čekaju u